Já s tím i částečně souhlasím. Když se podíváte na seznam poslanců, kteří podepsali tu žádost, tak my mezi nimi nejsme.

Já to taky občas navrhuji.

Už končím i já. Já myslím, že se nemáte bát té diskuse, klidně hlasujte pro program. Za občanské demokraty případně vystoupí jeden člověk, který se tomu věnuje odborně, dlouze, rozdělí podrobně ty části, které podporujeme, ty které nepodporujeme, ty, o kterých jsme připraveni debatovat, o těch parametrech.

Tak já děkuji panu předsedovi. Nemám tady další zájem o vystoupení, takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Tak, já si myslím, že jsme tady již v dostatečném množství, abychom mohli hlasovat.

Já zahajuji hlasování.

Program nebyl schválen. Takže vážené paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.